Nic v tomto pododstavci nebrání smluvním stranám, aby přijaly takovou právní úpravu, která bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů. Úmluva tedy nepožaduje žádný postih stadia činnosti daleko před pokusem ani umožnění použití zvláštních prostředků stíhání v podobě odposlechů.